Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, jak jsem vás poslouchala a jak jsem poslouchala vaši analýzu posledního čtvrtstoletí, nedá mi to a musím se zeptat: Jak jste to dokázal, že jste se v tom zamořeném korupčním prostředí posledních 25 let jistě čistými způsoby dokázal propracovat na pozici jednoho z nejzámožnějších lidí v zemi? Prostě konstatuji, že vás obdivuji. Děkuji.

Jestliže jako místopředseda vlády řeknete, že ve Sněmovně víte o čtyřech až pěti zlodějích, tak máte jenom dvě možnosti buď je označit, nebo se celé Poslanecké sněmovně omluvit.

Pokud jste do rozhovoru pro deník Právo 20. června 2015 letos řekl, že o nich víte, tak nás se svým zjištěním seznamte.

Protože samozřejmě ty důkazy nejsou. Platí jedenácté Kalouskovo přikázání neprokážeš. Neprokážeš. To je to jedenácté, Kalouskovo. Tady to máte, 20 let vašeho šéfa, pane Farský. Četl jste to? A viděl jste, jak to dopadá?

Co to říkal? Ne, já jsem řekl, že byl vyšetřován. Nebyl vyšetřován nebo prošetřován...

Aby se lidi nebáli a chodili skutečně na policii a říkali ty nepravosti, tu korupci.

Takže já vám rozumím. Ti, kteří tady sedí dlouho, to dobře vědí. Děkuji.

Pan místopředseda Andrej Babiš řekl, že ti čtyři nebo pět zlodějů jsou ti, kteří jsou tady údajně dlouho. Tak díky bohu, já tady dlouho nejsem, jsem tady první volební období, takže o mně patrně nemluví. Ale taky řekl, že jsou to ti, kteří něco prosadili.

Patrně ano. A přikláním se tady ke slovům pana kolegy Farského. Dneska nejste na ulici, dneska nerozdáváte koblihy. Tak ho prosím doložte. Pokud nemáte důkazy, pokud nemáte pádné argumenty, tak se omluvte.

Ano, pan poslanec Vácha a potom pan ministr financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane ministře, takových knih je.

Já mám pocit, že tohle byl váš nejslabší výkon, který jste kdy podal ve Sněmovně.

Mě zarazila jedna věc nejenom mě, ale i mé kolegy. Já jsem se zděsil toho, že v průběhu vyšetřování vám volají policisté a informují vás o tomto vyšetřování. To jste tady řekl ve Sněmovně. Děkuji.

Prosím, pane ministře. Pět miliard je lež vašeho Kalouska a dobře to víte. Tak zase lžete. Nebo kabely. Žádné kabely jsem nenosil. Tak zase lžete.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím k panu kolegovi Kučerovi. No, je to hodně odvážné říct všichni si pamatují, jak nosil kabely. Všichni si pamatují... Co to je za výrok? Prosím, mluví ten, komu bylo uděleno slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Teď jsme byli svědky, opravdu svědky toho, o čem ta debata je. Vy jste řekl ta debata je o ničem. To není pravda.